Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jsem slíbil jednomu ze svých kolegů, třikrát jsem zagongoval, aby všichni mohli přijít po přestávce do sálu a hlasovat o procedurálním návrhu, který předložil pan kolega Marek Černoch, a to zařazení bodu číslo 105 do programu 33. schůze, který byl jinak po vypuštění ostatních bodů vyčerpán. Nemám tady žádný protest 20 poslanců nebo dvou poslaneckých klubů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy projednávat... Ještě nebudeme projednávat. Před zahájením bodu se přihlásil pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ten, který jste teď zařadili, a pak jste vyřadili ještě zákon o podpoře sportu, který konzistentně souvisí se školským zákonem, který jsme projednali, a bylo docela důležité, aby byly projednány společně.

Ještě předtím, než dám slovo panu Marku Černochovi, budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Jiří Štětina, paní poslankyně Dobešová z dnešního jednání a dále se omlouvá pan poslanec Běhounek, kterého tady ale vidím.

Tak prosím.